A u mě to spíš vyvolává úsměv na tváři. Protože víte, paní kolegyně Válková, vy jste mohli mít dokonce ministryni obrany. A vy jste ji měli, mohli jsme se tam sejít jako dvě ženy, dvě silné ženy, jedna předsedkyně výboru, jedna ministryně obrany. Já to nehodnotím. Já jsem ta poslední, která by nechtěla podporovat ostatní ženy. Na druhou stranu prosím, zkuste se podívat na kandidátní listiny a na výsledek voleb. Proboha, nechme i v tomto té společnosti na výběr! Prostě neřešme tady pořád nějakou rovnost pohlaví. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

A teď tady pomíjím tu historii, že jsme tady měli předsedkyni Sněmovny, ctěnou kolegyni Miroslavu Němcovou, stejně tak jako Libuše Benešová byla předsedkyní Senátu.

Jestli vás operuje žena, nebo jestli vás operuje muž? A já budu plně respektovat to, když tady za mnou bude sedět dvacet kompetentních odborníků, když tady budou vystupovat ženy, které budou skutečně rozumět svým oborům. Skutečně tady opakuji, nebuďme v tomto směšní.

Děkuji. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si nemyslím, že ženy jsou diskriminovány.

Já také děkuji. A prosím paní poslankyni Válkovou. Prosím.

Takže až si přečtete, jak jste vystupovali, jak některé z vás a někteří z vás se cítili dotčeni, jak to považují za fenomén, o kterém se téměř neslyší ani na půdě Poslanecké sněmovny hovořit, no tak já se musím usmát. Ale chci se právě na to dívat objektivně a vyváženě. A takhle jsem se na to dívala vždycky. Takže klidně ráda budu směšná, milá paní poslankyně Černochová, starostko městského obvodu Prahy 2, kde také bydlím prostřednictvím pana místopředsedy. A budu stále svoje názory prezentovat. Protože si myslím, že od toho jsme v Poslanecké sněmovně, milý pane poslanče Výborný prostřednictvím pana místopředsedy, aby si tady každý své postoje a názory obhajoval více, či méně zdařile.

Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Hyťhová, poté paní poslankyně Černochová, pak pan poslanec Luzar. Prosím.

A měli bychom se zabývat jinými věcmi. Tak to je můj názor. Já také děkuji. Prosím, paní poslankyně. Já bych si nedovolila ctěnou paní kolegyni Válkovou nazvat směšnou. Já jsem říkala, že jsme směšní, že se o tom tady tímto způsobem bavíme. Protože skutečně ty věci jsou zřejmé. Vy jste mi tady neuměli reagovat, nebo neuměla reagovat prostřednictvím pana místopředsedy na to, jak je možné, že voliči si sami určili, koho chtějí, aby je reprezentoval. Byla spousta žen na kandidátce, přeskočili je muži. Nechme opravdu ten výběr na těch lidech, na těch stranách. I ANO mohlo jmenovat do čela výborů více žen, mohlo jmenovat do ministerských postů více žen. Neděje se to. Prostě asi k tomu je nějaký důvod. Asi ty ženy chtějí v těch výborech dělat něco jiného, než aby tady seděly jako ministryně.

Děkuji. V tuto chvíli s poslední faktickou poznámkou. Děkuji za slovo. Já si myslím, že předešlá debata bude asi pokračovat v rámci výboru, kdy budeme předložené návrhy řešit. Určitě bude výživná.

Co se týče stávajícího, ta komise existuje. Je zřízena akorát ne zákonem, ale usnesením vlády. Ptám se, jak vláda naplnila tyto představy vládních poslankyň na vyváženost této rady. Je naplněna, anebo to až do toho zákona? Ale konkrétně k tomu návrhu, který je a proč jsem se přihlásil.

Tady se apeluje na odbornost, zodpovědnost, výběr, ale je tu nezastupitelná role opozice vědět, co se ve státních podnicích děje. Polostátních samozřejmě, dodávám. A pokud by to mělo zůstat pouze v této části, tak se bojím, že opozice z této záležitosti zůstane částečně vyšachována, možná úplně vyšachována. A já si myslím, že to nebude prospívat demokracii a bude to podstatně horší, než kdyby v těch orgánech byly třeba samé ženy nebo samí muži. Tady bych si dovolil, abyste se zamysleli také nad smyslem toho výstupu, aby nejenom třeba zaměstnanci v rámci podniků, ale i opozice v rámci státních a polostátních podniků měla zastoupení v těchto orgánech a případně aby to bylo i určené zákonem.